Moje poznámka směřuje k tomu, abychom tady přestali z toho dělat divadlo. O tom ten zákon přece vůbec není. Ten zákon je o ochraně především dětí a mládeže před škodlivými účinky návykových látek, nejenom tabákových výrobků, ale i alkoholu a dalších a dalších návykových látek.

Prosím, upřednosťme hodnotu zdraví jako nejvyšší hodnotu, která pro nás skutečně něco znamená. Děkuji.

Já nevím, ale opravdu je tady někdo, kdo skutečně věří tomu, že tím, že se zakáže kouřit v restauracích, tak nějak výrazně prospějeme tomu, že se tady snad nebude kouřit vůbec nebo že všichni zázračně ožijeme a budeme všichni krásně zdraví? Znovu připomínám, v Itálii čtyři roky po zavedení zákazu kouření v restauracích pokles nemocí souvisejících s kouřením o dvě desetiny procenta. Tak jestli chcete takhle bojovat o zdraví, no tak to bude ještě hodně dlouho trvat. Druhá věc.

A za třetí.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Jestli si pan ministr zdravotnictví myslí, že by někteří lidé měli přestat kouřit, já si myslím, že by někteří lidé měli přestat pít. Ale mluvím o tom ze zkušeností dlouholeté komunální političky. Na Praze 2 máme skutečně více než 50 % nekuřáckých restaurací. A zvu pana ministra na Prahu 2, aby se mnou prošel v 11 hodin, o půlnoci některé úzké ulice, které v rezidentní části Prahy 2 máme. Ti lidé naopak kouří před těmi provozovnami, kouří tam i během dne, kdy chodí děti do škol, do školek a na dětská hřiště. Takže naopak to, že se kuřáci vyženou na ulici, tak ve svém důsledku bude znamenat přesný opak toho, než si pan ministr přeje. To byla paní poslankyně Černochová. Faktické poznámky ještě přibývají. Nejdříve paní poslankyně Olga Havlová, poté pan poslanec Kalousek, potom paní poslankyně Hnyková, potom další. Dámy a pánové, já osobně jsem nekuřák. Nekouřím 30 roků.

Děkuji, pane předsedající. Já nevím, jestli nás kuřáci nás nekuřáky já patřím do té druhé skupiny, celý život nekouřím a kouřit nebudu a jestli nás přesvědčují o tom, abychom vás podpořili. Já vás prostě nepodpořím, protože si myslím, že je to zdraví škodlivé, a vyznávám životní filozofii, že zdraví je to nejdůležitější.

Měli bychom především myslet na komplexnost celého zákona a ne se jenom specializovat na to kouření. Děkuji. Nyní paní poslankyně Válková také s faktickou poznámkou.

A i z tohoto důvodu by Poslanecká sněmovna už měla o něm tento den rozhodnout ať tak, či onak. A jinak prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Jandákovi jenom poslední větu. Myslím si, že nic důležitějšího než ochrana života a zdraví není na pořadu jednání nejen v Poslanecké sněmovně, ale i v jiných institucích a orgánech, které mají možnost nějakým způsobem zasáhnout do života veřejnosti. Takže si myslím, že naopak bychom se měli ochranou těchto statků zabývat prioritně. Děkuji paní poslankyni Válkové. Vyvolala další vlnu faktických poznámek, takže pan zpravodaj ještě počká se svým přednostním právem. Nyní paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Kostřica, poté pan poslanec David Kasal. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem to myslela tak, že pokud skutečně v nočních hodinách se vytlačí kuřáci z těch kuřáckých restaurací, ne z těch nekuřáckých, na ulici, tak to skutečně bude znamenat nárůst narušení veřejného pořádku. Mně už takhle chodí celá řada stížností právě před těmi kluby. A vy tam máte několik klubů, kde každý týden dostávám přesně tyto podněty, že lidé díky tomu, že ten klub je nekuřácký, stojí v nočních hodinách před těmi provozovnami. Nechci tady teď řešit a rozvíjet komunální témata, ale skutečně bude se to dít v mnohem větší míře a my jako starostové městských částí nebo obcí s tím budeme mít obrovské problémy, protože lidé se budou obracet s těmi stížnostmi na nás a my jim pak těžko budeme vysvětlovat, že zákonodárný sbor se rozhodl vyhnat kuřáky, u kterých jinou represí neomezil možnost sehnat si cigaretu, vyhnal je na ulice.

Děkuji za slovo.